Ještě než tak učiní, požádám pana poslance Petra Gazdíka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Požádám sněmovnu o klid. Já vím, že máte radost, včetně pana ministra školství, že prošel návrh zákona, ale pokud ho chcete dále diskutovat, tak prosím v předsálí, aby pan ministr kultury mohl v důstojném prostředí uvést autorský zákon. Ještě počkám, pane ministře. Děkuji.